Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 765/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Josef Uhlík, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor se zabýval Zprávou o činnosti finančního arbitra za rok 2015 27. dubna 2016 a přijal usnesení č. 441. Já vám děkuji. Otevírám tedy všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu podrobnou a uděluji vám slovo, pane poslanče. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovně. Rozpočtový výbor doporučuje